Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mám pocit, pane poslanče, že vy jste tady tři roky nebyl anebo jste nečetl, neslyšel nikoho.

Takhle to bylo a já jsem velmi vděčný Senátu za to, jakým způsobem se zachoval, protože tím zachráníme množství pozitivních změn, které jsme tady přijali. Když jste hovořil o nějakém rozmělňování, tak tedy pozor, pozor!

Děkuji.

Tak proč to tam není? Které politické strany mimo hnutí ANO ještě nechtějí teritorialitu?

Vždyť jsme tu většinu měli. A to je ten problém. Znovu se vracím k základnímu meritu věci.

Dneska se dozvídám, že Senát byl přesvědčen, aby to nedělal, protože by to tady nemuselo projít. A tady se znovu vracím k otázce, která tady zazněla.

Děkuji za slovo.

A pak tady nepadla ještě jedna důležitá věc, že místní příslušnost se ocitla i v programovém prohlášení této vlády, to znamená, že asi všichni předpokládali, že se jí vláda bude věnovat. Několikrát tady padlo, že se jedná o největší změny za posledních 20 let.

Mě strašně mrzí, že Parlament, a to myslím i Senát, naprosto rezignoval na princip jedna rovná se jedna, jeden dlužník rovná se jeden exekutor.

To se stalo, Senát to opravdu vylepšil.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Všechny vycházely z našeho programu, který k exekucím a k oddlužení máme, jmenuje se Druhá šance. A z toho také vychází naše filozofie. Chceme, aby každý, kdo se dostane do potíží právě s ohledem na nedostatečná pravidla hry, férová pravidla hry v minulých letech, nebo řekněme dekádě, možná dvou dekádách, vedly k tomu, že obrovské množství lidí se dostalo do dluhových pastí, vlastně bez šance tyto dluhy, často nespravedlivě navýšené o lichvářské příslušenství, tyto dluhy splatit. A do této dluhové spirály samozřejmě spadly také jejich rodiny a jejich děti. Také to postihlo řadu regionů. Všichni víme, že větší problémy s exekucemi jsou v Moravskoslezském kraji, v Ústeckém kraji, v Karlovarském kraji a že tato spirála dluhů znamená samozřejmě i řekněme kradení budoucnosti těchto regionů a rozvoj těchto regionů. To znamená, na nová pravidla a druhou šanci pro nás pro všechny bylo už bych řekla skoro pozdě a ani ne za pět minut dvanáct, ale hodina dvanáctá.